Děkuji za slovo.

Navrhovaná úprava posiluje roli akcionářů při určování výše odměn osob ve vedoucím postavení a zvyšuje transparentnost odměňování těchto osob v případě subjektů veřejného zájmu.

A proto doporučujeme z naší strany, aby tento zákon dostal podporu.

Proč v jednom jediném případě porušení povinnosti podle toho zákona je zvolen soukromoprávní charakter sankce a ve všech ostatních veřejnoprávní?

Nevím, proč v tomto jediném případě ze všech těch ostatních to prostě není stejně. Na to bych prosil odpověď.

Nyní pan poslanec Martínek.

Cituji.